Děkuji.

Ta, co byla vypsaná, tak byla stažená, protože byla celá špatně. Máme tady PES. Víte, že ten PES znemožní lyžařské výcviky pro děti? U nás dodneška nevíme nic. Děkuji. Tak já jsem to řekl. A co se týče samozřejmě lyžařských areálů, takže taky, tak já předpokládám, že v pondělí na vládě to vláda rozhodne a oznámí to rozhodnutí.

Ale já nejsem ten, který o tom rozhoduje.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, vy jste na dotaz novinářů, zda se necháte očkovat proti onemocnění COVID19, odpověděl, že po poradě se svým lékařem vzhledem k jiné imunitě, kvůli zdravotnímu stavu. Ve vašem případě to docela chápu.

Děkuji.

Takže je to na lékaři.

Takže já samozřejmě se této problematice věnuji.

Tento rok je obrovský zájem, podařilo se nám to navýšit, a i tak to je málo. Ale je pravda, že v tomto směru máme velké rezervy a je potřeba, aby Ministerstvo zdravotnictví co nejdříve udělalo kampaň, aby lidé pochopili, že to očkování je ve prospěch jejich zdraví.

Takže dobrovolně a zdarma.

Skrytá pravda pokračuje v dlouhodobém trendu kritiky vakcinace.

Kampaň proti vakcínám tvoří přibližně 30 % celkového dezinformačního obsahu věnovaného COVID19.

Hodnocení vakcíny probíhá podle obvyklých standardů pro zajištění kvality bezpečnosti a účinnosti. Rozhodnutí o registraci vakcín bude podloženo všemi potřebnými údaji. Urychlí se zejména administrativní kroky. A rozhoduje evropská agentura, má rozhodnout 15. prosince.

Já jsem i žádal pana ministra, aby poskytl tu strategii všem parlamentním stranám a hnutím, aby se měly možnost se k tomu vyjádřit. Děkuji. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající.